Budeme také mít zde parametr, kdy pro to, aby tento institut byl využit, bude pojistná doba, kterou člověk musí mít, 40 let.

Pak je tady poslední parametr, kdy říkáme, že po tu dobu, kdy člověk tedy těch maximálně až tří let pobírá tento předčasný starobní důchod, tak se mu ta procentní výměra nebude valorizovat.

To jsou ty klíčové změny, které jsou obsahem tohoto návrhu novely zákona.

Důchodové reformy, která má jak ta sociální solidární opatření, ale má také opatření, která znamenají, že někde se musíme také podívat do oblasti ať už příjmů, nebo výdajů.

Budu rád, když se tady vystupující budou soustředit na to, jak by třeba oni upravili ty parametry jinak, ale hlavně aby dokázali říci, jak by ten systém chtěli mít trvale dlouhodobě udržitelný, protože to mně v té debatě někdy hodně chybí. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný večer.

Navrhovaná změna představuje část reformních opatření, která mají zabezpečit přiměřené důchody akcentující mezigenerační spravedlnost a přispět k zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému v rámci veřejných financí. Změny v oblasti předčasných důchodů jsou navrženy tak, aby byly přiměřeně restriktivní a aby zároveň došlo k omezení možnosti využívání předčasných důchodů prostřednictvím snížení motivace k předčasnému odchodu do důchodu. Co se týká úprav valorizačního mechanismu, tak ty jsou koncipovány jako citlivé zásahy, které zásadně neovlivní okamžitou příjmovou a sociální situaci příjemců důchodů, ale mají v delším časovém horizontu potenciál dosáhnout významnější úspory výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění. Je to maximální doba pro odchod do předčasného důchodu, minimální potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný důchod, penalizace předčasných důchodů, valorizace předčasných důchodů, valorizace v řádném a mimořádném termínu a valorizace důchodů. Ještě co se týká účinnosti.

To se navrhuje odložit až na první den třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný podvečer. Otevírám rozpravu, kde eviduji několik přihlášek s přednostními právy. Prosím, máte slovo.

Představitelé pětikoalice slibovali hory doly černý les, a jak už tomu v případě pětikoalice standardně bývá, výsledek není zatím zcela žádný. Výkřiky o tom, jak nám pan ministr Jurečka představí dlouho očekávanou penzijní reformu, jsou zatím jenom kouřovou clonou. Bohužel jsme se jí nedočkali. To, co tady dnes diskutujeme, se zcela jistě za důchodovou reformu považovat nedá. Jde totiž jenom o parametrickou úpravu, která je navíc ještě udělána tak, že jejím stěžejním a jediným cílem je snížení životní úrovně důchodců. Tak stále platí, že důchodci jsou hlavní skupinou, na které vláda škrtá.